Děkuji. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ale já myslím, že já jsem ten poslední, komu by mohl pan poslanec Okamura vyčítat, že bych měl něco proti zákonu o referendu. Podporoval jsem zákon o referendu, dokonce jsem byl mnohokrát podepsán jako spolupředkladatel takového návrhu, když jsme ho tady jako sociální demokraté předkládali. Problém je, že pro ten zákon je potřeba získat ústavní většinu. Je potřeba získat ústavní většinu, a vládní koalice v této Poslanecké sněmovně ústavní většinu nemá. Zákon také musí schválit Senát. Ani tam sama o sobě vládní koalice ústavní většinu nemá. Je potřeba dosáhnout dohody, tak aby tento zákon ještě do konce volebního období získal podporu v této Poslanecké sněmovně. My jsme ho, tuším, předložili v létě roku 2015, čili v žádném případě asi nikdo z této Poslanecké sněmovny nemůže vyčítat vládě, že by neplnila svůj program, protože v létě roku 2015 vláda ten návrh schválila, poslali jsme ho sem do Poslanecké sněmovny a tuším, že ten návrh zákona zatím ještě neprošel prvním čtením. To znamená, byla tady absolvována diskuse, která bohužel zatím neskončila tím, že by se to projednávání posunulo někam dál. Takže teď je to na Poslanecké sněmovně, je to na poslancích a poslankyních. Je potřeba, aby to mělo jasnou podporu, že to je priorita, a aby došlo k tomu, že ten zákon tady v Poslanecké sněmovně bude projednán a že bude přijat. Ale už to není jenom na vládě, je to na celé Poslanecké sněmovně. A asi znáte tu situaci, která tady je. Vždycky když se sejde Sněmovna a projednává se program schůze, tak je celá řada různých priorit, jedna se tlačí přes druhou, opozice velmi často navrhuje různé mimořádné body, kolem kterých se potom vedou diskuse, které třeba trvají i hodně dlouho, což je samozřejmě legitimní právo opozice, ale pak se velmi často už nedostane na to, abychom projednávali vládní návrhy zákonů. Chci třeba připomenout diskusi, kterou jsme tady absolvovali v úterý, kdy jsme tady seděli celé úterní odpoledne, aniž by tato Poslanecká sněmovna schválila jediný návrh zákona. Takže je potřeba také racionálně hospodařit s časem, který má Poslanecká sněmovna k dispozici. A protože pan poslanec Okamura ve své interpelaci nezmínil jenom referendum, ale zmínil také zákon o střetu zájmů, tak bych chtěl jasně reagovat. Já jsem přesvědčený o tom, že je dobře, že jsme zpřísnili zákon o střetu zájmů. Je to zatraceně potřeba, protože přibývá velmi bohatých lidí, kteří vstupují do politiky, ale nechtějí se rozloučit současně se svým podnikáním a to není dobře. Myslím, že je potřeba si vybrat. Buď někdo zastává veřejnou funkci, hájí veřejný zájem, reprezentuje občany, anebo podniká, nebo vlastní média. A já myslím, že je potřeba přispět k tomu, aby tady nevznikal neprůhledný propletenec, který bude zakládat podezření ze střetu zájmů. A pokud to nedokáže řešit politická kultura, pokud v naší zemi neplatí nepsané pravidlo, které by všichni respektovali, že když jdu do politiky, stanu se ministrem, automaticky končím s podnikatelskými aktivitami, pokud tady není takto vysoká politická kultura, tak je potřeba, abychom měli jasně nastavená pravidla. Koneckonců zákon o střetu zájmů neřeší jenom podnikání ministrů. Tam jsou i prohlášení o majetku, která předkládají veřejní činitelé na začátku své funkce. Je tam registr, ze kterého budou zřejmé obsahy všech prohlášení o střetu zájmů. To znamená, je tam celá řada významných zlepšení. Já jsem rád, že se podařilo zákon o střetu zájmů v této Poslanecké sněmovně schválit. Koneckonců to byla také významná součást vládního programu. Jsem přesvědčen, že není dobře, když ministr, který disponuje obrovským množstvím informací, podniká, že není dobře, když ministr, který schvaluje pravidla hry, ovlivňuje zákony, ovlivňuje dotační pravidla, současně podniká, když jeho firmy se hlásí do veřejných zakázek, když jeho firmy dostávají státní nebo evropské dotace. Tohle prostě není v pořádku. Jsem rád, že Poslanecká sněmovna přispěla k tomu, abychom tady měli přísnější zákon, který bude omezovat podnikatelské aktivity ministrů. Myslím si, že tím, jak bohatí lidé, velmi bohatí lidé, stále více vstupují do politiky nejenom v České republice, ale také v dalších zemích Evropské unie, tak si myslím, že i další státy v rámci Evropy budou muset tato pravidla schvalovat. Takže reaguji na otázku, která se týkala referenda, a reaguji také na to, co zde řekl pan poslanec Okamura, pokud jde o zákon o střetu zájmů. Děkuji předsedovi vlády.

Stačí, když řeknete termín, řeči nejsou třeba. Tento týden jsem v úterý navrhl, abychom zákon o referendu zařadili pevně do programu Sněmovny na příští týden, a vaši poslanci hlasovali proti, takže návrh neprošel. Proč se tak brání zákonu o referendu? Proč jste tedy obelhal občany a dával jste před třemi lety zákon o referendu do programového prohlášení vlády? A k tomu, co jste tady říkal, tak jste v podstatě jenom potvrdil, že jste mimořádně slabým premiérem, který nedokáže nalézt shodu, nedokážete se domluvit.

Děkuji.

Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem především rád, že jsem premiér, který má výsledky. Tahle země má nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Máme hospodářský růst tři roky po sobě, máme největší rozpočtový přebytek, tuším, za 25 let. Tohle jsou výsledky. Těší mě, že roste minimální mzda, že rostou mzdy a platy v České republice. Konečně se zvyšuje životní úroveň. Konečně letos bude normální valorizace penzí. A myslím si, že při vší úctě pan poslanec, který vedl politickou stranu, která se mu vzápětí rozpadla poté, když se dostala do této Poslanecké sněmovny, tak asi těžko může hovořit o tom, kdo je slabý nebo není slabý předseda. Jemu se to předsednictví také úplně nepovedlo v rámci jeho politické strany. Chtěl bych jasně říci, že vláda má ve svém programovém prohlášení zákon o referendu, před rokem jsme ho sem poslali, to znamená, vláda ho schválila, poslali jsme ho sem. Teď je strašně důležité, aby se ve Sněmovně našla shoda, ten zákon se konečně doprojednal, Sněmovna ho schválila, abychom tady našli ústavní většinu. Určitě si jako předseda vlády přeji, abychom do konce volebního období zákon o referendu měli, stejně jako si přeji, abychom ještě stihli schválit zákon, který se týká rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a který také bude vyžadovat ústavní většinu. Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Ladislav Šincl. Vážený pane premiére, opět se na vás obracím ve věci vysokorychlostního připojení k internetu, které mělo být rozšířeno v řadě oblastí České republiky za pomoci evropských peněz. Konkrétně jde o 14 mld. korun. Bohužel, tyto prostředky se stále nečerpají a optimistické nejsou ani nejnovější informace.

Říkám to například proto, že první dotační výzva, která měla být vypsána v prosinci, se odsunula na leden, ale spory s odbornou veřejností ohledně vymezení bílých míst ji pravděpodobně pozdrží zhruba do března.

Ptám se vás proto, pane premiére: Daří se tyto přípravy, nebo nikoliv? Existuje v tuto chvíli termín vypsání výzev, za který se vláda může postavit?

A doufám, pane premiére, že odpovíte na můj dotaz tedy ve věci internetového připojení, a ne například na téma sociální bydlení, jako jste to udělal v případě pana poslance Okamury. Já také děkuji.